Minulý měsíc, nebo minulé dva měsíce jsem řešil jednu konkrétní situaci týraných zvířat v obci Žilina nedaleko Kladna a z praxe můžu říct, že právě nad tímhle slovíčkem byla velká debata, jestli to ta obec nakonec udělá, kdo to zaplatí, kam se zvířata přesunou apod.

Věřím, že se na tom do budoucna shodneme a tu situaci změníme.

Myslím, že bude čas se na to připravit, a věřím, že Ministerstvo zemědělství připraví existenci konkrétních programů, které pomohou investičně těm, kterých se to dotkne, tak aby české zemědělství v téhle oblasti mělo šanci tu konkurenci ustát a zároveň abychom se chovali ke zvířatům vlídněji.

A my tady ekologickým zemědělcům zakazujeme, aby se toto provádělo.

A je škoda, že tento paragraf nakonec v tom vládním materiálu je, podle mě tam být nemá a je to škoda.

Ta cesta je cestou hlídání podmínek života jednotlivých zvířat, a pokud je někdo splní, proč mu zakazovat nějakou činnost. Co se týká toho, co říkala paní kolegyně Balaštíková.

Dva nezávislé posudky. Ty bohužel nemáme.

Pak bych chtěl říct ještě poznámku k svým pozměňovacím návrhům. Převážná většina z nich vychází z debat s vědeckými kapacitami Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Plzni. Uznávám, že jsem byl utlučen argumentací Ministerstva zemědělství, že řada mých pozměňovacích návrhů je v rozporu s některými směrnicemi Evropské unie. Není v silách člověka, aby všechno věděl.

Možná by napříště bylo dobře říci dovnitř Ministerstva zemědělství, že vědecké kapacity, které se potkávají ve své práci se zvířaty, by měly být součástí připomínkového místa, abychom hledali řešení, neboť všichni se tady zaklínáme tím, že chceme, aby vědci v České republice měli maximum prostoru a abychom vědeckým kapacitám ve všech oblastech šli na ruku, neboť to je víc než mít někde nějaké sklady, že zkrátka potřebujeme podpořit podnikání cestou vědecké kvalitní práce, a tady jsme se nepotkali. Moc mě to mrzí. Doufám, že se to do budoucna změní. Občanští demokraté jsou připraveni podpořit všechny návrhy, které povedou k tomu, aby byli lépe odhalováni lidé, kteří se nechovají ke zvířatům adekvátně, nevytvářejí dobré podmínky pro jejich život a snaží se na úkor obohacení zajišťovat zvířatům podmínky, které jsou možná nelidské, rozhodně to nejsou podmínky, které by si zvířata zasloužila.